Prosím, máte slovo. Tesat do kamene dotace pro ty nejmenší.

Pan premiér fakt nerozumí česky. My řekneme, že má dostat každá obce podle počtu obyvatel, a on tu částku vydělí počtem obcí.

Určitě by si s nimi poradil lépe než vy, pane premiére. Takže takhle to je jednoduché matematicky. Ne to dělit počtem obcí, ale podle počtu obyvatel. Panu premiérovi to je prostě zbytečné vysvětlovat. On říká, že je zbytečné vystupovat, no on to nechápe. Já jsem nenavrhoval zrušit všechny dotační tituly. Tak oni nás neposlouchají.

Takhle to totiž funguje.

Tak prosím o dodržování času. Jednu krátkou větu ano, ale už ne souvislé věty.

Vážený pane premiére, tak já se přiznám, že nechci hodnotit to, jestli vaše vystoupení je hodno této Sněmovny, nebo jestli se spíš blíží do nějaké 4. cenové skupiny. Mně vadí to, jakým způsobem tady se ironicky obracíte na některé kolegy a kolegyně, a to i z jiných politických stran. To umíte skutečně naprosto geniálně.

Ale o tom opravdu tady ta debata, diskuze není.

Dělá to nějakých padalo to tady opakovaně 15 miliard. My to zítra schválíme a jdeme od toho. Je to tak jednoduché. Tak jednoduché.

Samozřejmě se to vůbec nedotýká nějaké další dotační politiky. Samozřejmě že ty malé obce ty dotace budou využívat, i ty další. Tady se bavíme o kompenzaci za kompenzační bonus.

Prosím, máte dvě minuty. Děkuji za slovo. Tak ne že by s vámi nebyla sranda, pane premiére. Já to pro jistotu zkusím ještě jednou. Rozpočet každé obce, jeho příjmy, se skládají ze dvou částí. Ta první část jsou její vlastní autonomní příjmy z místních poplatků, z jejich hospodaření a především ze sdílených daní. A to jsou jejich autonomní příjmy.

Co se týče dotační politiky, tam vždycky bude převis poptávky nad nabídkou. Ale vy jim berete jejich autonomní příjmy, tak si to proboha už jednou uvědomte!

Prosím, vaše dvě minuty, máte slovo, paní poslankyně. Vážený pane premiére, tak už jsme tady slyšeli Už jsme tady mnohokrát slyšeli, že politiku dělat nechcete. No, my ano, protože politika je služba pro lidi. Říkáte, že je tady zbytečné hovořit.

Takže prosím pěkně, jak chcete teď dávat další peníze na školy? Pokud se rozhodnete, že tomu tak nebude a že ten rozpočet pro školy rádi zruinujete, a školky, tak já to jenom podpořím.

Děkuji.

Tak prosím, pane předsedo. Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na vystoupení pana premiéra Babiše, a to v několika rovinách. Já jsem měl možnost se teď bavit s některými diplomaty, kteří jsou v České republice, kteří se koukají na ta velká čísla a říkají: Hele a vy to zvládáte docela dobře.